Je to odpuštění minimálních záloh sociálního pojištění pro naše živnostníky.

Navrhuji, aby to bylo zítra odpoledne jako pátý bod.

Tam už to jednomyslné nebylo, to musím přiznat zcela otevřeně.

To samé platí u tříměsíčního odpuštění platby sociálního pojištění zaměstnanců pro firmy do 50 zaměstnanců.

Myslím si, že je to zase pomoc rychlá, účinná, finančně zajímavá, bez byrokratických překážek a bez zbytečných vyplňování formulářů. Pevně věřím, že ti členové komise, kteří vás tam reprezentují a kteří pro tato usnesení hlasovali, vás přesvědčí a že stejně jako v té komisi to pokud možno jednomyslně nebo alespoň většinově schválíme a o těchto důležitých bodech, které se týkají zvládnutí ekonomické krize zejména pro malé a střední podnikatele, budeme zítra debatovat a případně hlasovat. Děkuji. Děkuji. Jenom technicky: kdyby se stalo, že třeba druhý bod projde, třetí neprojde, tak automaticky ze čtvrtého bude třetí a tak dále. Pan poslanec Jiří Valenta k pořadu schůze. Děkuji za slovo.

Jedná se tedy o čtyři sněmovní tisky. Sami už musíte registrovat, že předmětné výroční zprávy, přestože se pravidelně objevují v programech našich schůzí, jsou námi naprosto opomíjeny. A já se ptám proč?

Dámy a pánové, situace ve veřejnoprávní České televize je již dlouhodobě neutěšená a nespokojenost stále narůstá.

Z morálního, ale i čistě profesionálního hlediska přece nemůžeme rozhodně připustit, aby se tyto již vousaté výroční zprávy se všemi eventuálními zákonnými důsledky jejich schválení či neschválení pouze nezodpovědně přelily do dalšího volebního období.

Děkuji vám.

Nicméně pokud jde o vstřícnost k mladým lékařům, tak aby skutečně byli motivováni k tomu, aby nadále zůstávali v oboru, aby nadále zůstávali i v České republice, tak v tom se zatím ze strany vlády nic pozitivního neudálo.